Děkuji vám, pane předsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nicméně jedna věc, na které jsme se nedohodli, je otázka voleb.

Poprosím paní poslankyni Langšádlovou, která je přihlášena k pořadu schůze.

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Jistě si tady pamatujete všichni, jakou jsme zažili frašku s bezpečnostním dotazníkem. Ano, měl být bezpečnostní dotazník, který neviděla bezpečnostní skupina.

Došlo k tomu, že byl záměr předat zadávací dokumentaci k tendru uchazečům, a to přesto, že tak, jak tady opakovaně zdůrazňuji, nebyly do zadávací dokumentace promítnuty bezpečnostní zájmy státu schválené vládou.